Takže já říkám, my určitě rozpočet nezhoršujeme, naopak držíme ten trend, kdy jsme spustili tu spotřebu.

A budu jednat s tím komisařem.

Kromě toho samozřejmě se snažíme zabezpečit i jiné peníze. Byly ve Francii.

Takže taky se snažíme získat peníze jiným způsobem.

Paní ministryně Marksová 600 lidí na úřady práce, protože u nás se zneužívají sociální dávky na bydlení, podpora v nezaměstnanosti atd., sociální dávky. Někdo to musí kontrolovat.

Firmy nemají lidi. Ono to vypadá, že nikdo nechce pracovat.

Jasně.

Takže my jsme to navýšili a samozřejmě je potřeba se o tom bavit, aby skutečně ty peníze přišly tam, kde to potřebujeme, asi těm sportovcům. Hlavně těm mladým sportovcům.

My jsme teď to je takové zajímavé, to si neodpustím, jak jsme teď řešili energetickou strategii státu. To má asi 800 stran, a když to vezmu velice pragmaticky, tak plyn a plynovody nám nepatří.

Akorát jsme zapomněli udělat ten domácí úkol, to jádro, to, co potřebujeme energetickou strategii.

Jsem strašně překvapený, že je tady tolik připomínek a tolik návrhů, protože znovu opakuji zaměstnavatelé, odboráři, ministři i prezident dokonce, všichni byli spokojení.

Děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já bych poprosil pana zpravodaje, kdyby třeba do příště před třetím čtením mohl přehledným způsobem shrnout řeč pana ministra a řekl, o čem vlastně mluvil, a řekl nám hlavní priority jeho vystoupení. Jistě pan zpravodaj uvede postup ve třetím čtení podle zákona o jednacím řádu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem velmi bedlivě poslouchal vystoupení pana ministra financí. Připomínal mi některé slavné projevy z minulosti, které zde nebudu připomínat, ale pochopil jsem tu základní logiku, kterou pan ministr financí sleduje. Ta logika je zhruba následující: Za to, že roste ekonomika a máme dobré hospodářské výsledky a dobré ekonomické ukazatele, může tato vláda, ačkoliv v době, kdy se o tom rozhodovalo, ještě u vlády nebyla. Ale za to, že jsem sestavil problematický a špatný rozpočet, který nedokážu obhájit, mohou ty minulé vlády, které tu vládly v minulých obdobích. To je opravdu logika, nad kterou zůstává rozum stát nebo která mi vyráží dech a nevím, jak bych ji komentoval. Ale přesně tak to pan ministr argumentoval. A já bych vás, pane ministře financí, chtěl upozornit, že tady teď nejste jako opoziční politik, abyste tak mluvil, nejste tu ani jako investigativní novinář z médií, která vám patří, abyste tak mluvil, ale jste tu jako ministr financí, který nám měl odpovědět na naprosto konkrétní otázky, které se týkaly toho, jak je složen tento rozpočet; jakou má strukturu; proč jsou určité částky v jednotlivých kapitolách; proč říkáte, jak šetříte, a přitom dáváte více peněz na provozní výdaje ministerstva; proč nám neustále tvrdíte, že bude lepší výběr daní, a tady žádný lepší výběr daní není naplánován atd.